Nyní jdeme na druhé hlasování, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A2.

Paní ministryně?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

Stanovisko garančního výboru nedoporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Tak nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A7. Stanovisko nedoporučující. Paní ministryně? Děkuji. Kdo je proti návrhu?

S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Prosím, pokračujte. Ano, nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A10 a týká se rozdělení veřejných zakázek v krajích. Stanovisko nedoporučující. Paní ministryně? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 105, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 51, proti 97. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Stanovisko doporučující.

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Nyní budeme hlasovat v sedmém kroku o návrhu A14. To je ten vyjmutý na základě požadavku pana poslance Jana Farského a týká se podmínek účasti v zadávacím řízení.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Další bod je A42, to je ten, který jsme vyčlenili na základě požadavku pana poslance Ludvíka Hovorky. Týká se toho, že zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud veřejná zakázka může být splněna pouze určitým dodavatelem. Stanovisko garančního výboru souhlasné. Paní ministryně?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

Stanovisko souhlasné. Paní ministryně?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

Stanovisko souhlasné. Paní ministryně?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Takže doplňuji, že pak se stává nehlasovatelným návrh A12. Můžeme jít na další bod, to je hlasování o pozměňovacím návrhu A43, který se týká komoditních burz. Stanovisko nedoporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti tomuto návrhu?